Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů? Můžeme hlasovat. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přihlášeno je nás v tuto chvíli 98, pro 92, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Teď přečtu seznam poslanců, kteří se z dnešního jednání omluvili. Tak tak nám to vyšlo na A4, takže to bude chvilku trvat.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 55. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu na doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 55. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Pořad schůze byl schválen. Já vám děkuji. Nyní tedy budeme pokračovat.